Ano, ty jsme tady již podrobně představili. Zahajuji hlasování číslo 128. Kdo je proti? Kdo je proti?

Je to změna téměř celého zákona. Školský výbor tento pozměňovací návrh nedoporučuje. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Bod 4 hlasovací procedury, hlasování o výborovém návrhu A1 a A2 zavedení školského logopeda. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že byl přijat A1, A2 přeskakujeme bod 2 procedury a přicházíme k bodu 6 procedury, kterou hlasujeme, pokud nebyl schválen pozměňovací návrh pana poslance Klause.

Stanovisko školského výboru, školský výbor doporučuje.

Návrh byl přijat.

Stanovisko školského výboru je nedoporučující. Děkuji. Kdo je proti? Pro 56, proti 14. Prosím další návrh. Děkuji.

Bod 11 procedury také můžeme přeskočit, protože už byl schválen pozměňovací návrh, který ho vylučuje. Bod 12 procedury můžeme hlasovat, protože nebyl schválen E4490.

Děkuji.

Pro 23, proti 41. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.